Podle článku 10 směrnice je Česká republika povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek na výši spotřební daně 90 eur na tisíc kusů všech cigaret a procentní požadavek na výši 60 % vážené maloobchodní prodejní ceny.

Proti současným cenám cigaret by se cena krabičky zvýšila o šest a sedm korun, což by znamenalo přibližně o tři koruny více, než je dopad do cen v předloženém návrhu. Skokové navýšení cen cigaret je spojeno s vysokým rizikem přechodu spotřebitelů na černý trh, jehož nárůst byl zjištěn i v současné době. V souvislosti se změnou sazeb spotřební daně z tabákových výrobků se u cigaret dále navrhuje zavedení přechodného období pro doprodej cigaret zdaněných starou sazbou spotřební daně v délce tří měsíců ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně z tabákových výrobků. Opatření se vztahuje na jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující jinou než novou sazbu daně. Po uplynutí přechodného období se budou cigarety ve volném daňovém oběhu s tabákovou nálepkou obsahující jinou než novou sazbu spotřební daně považovat za neznačené podle zákona o spotřební dani.

Vláda projednala a schválila tento návrh na svém jednání dne 21. května 2014 a přijala také návrh, aby Poslanecká sněmovna byla s ohledem na charakter změn obsažených v předloženém návrhu požádána o vyslovení souhlasu s návrhem zákona již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane poslanče. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že velká část informací již byla panem ministrem a předkladatelem řečena.

Kromě harmonizace spotřebních daní z tabákových výrobků je cílem směrnice rovněž zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské unie. V této souvislosti by měla i navrhovaná úprava představovat pozitivní dopad z hlediska zdraví obyvatel České republiky.

Tak proto opakuji doporučuji propuštění daného návrhu do druhého čtení a přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana předsedu klubu ODS pana poslance Stanjuru. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Myslíme si, že to veto je jenom ku prospěchu tohoto návrhu. Za prvé.

Nicméně jsou to legální produkty a představa toho, že když někdo kouří levnější cigarety, že to je zdravější, než když kouří dražší cigarety, no já nevím. Nicméně očekávané zvýšení výnosů neodpovídá ani zkušenostem ani realitě.

To je první věc, kterou bychom měli ve výborech debatovat. Druhá věc. Nicméně to navržené řešení je možná úředně jednoduché, ale dotýká se desítek tisíc drobných prodejců, kteří když neprodají včas cigarety, které nakoupili, za které zaplatili daně, je můžou někam vyhodit.

Proto navrhuji, aby se tím zákonem kromě rozpočtového výboru, což je standardní, zabýval i výbor ústavněprávní, aby posoudil tu ústavnost a možnou retroaktivitu.